Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 327/ Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítal zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka, který už určitě vchází mezi nás.

Pane ministře, máte slovo.

Poslanecké sněmovně zprávu o využití těchto podnětů. Součástí zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 je celkem 18 doporučení na změny stávající právní úpravy.

Z těchto podkladů vyplývá, že problémy, na něž ochránce upozorňuje, již jsou ve většině případů v současné době řešeny, nebo jejich řešení vláda připravuje, či o nalezení řešení usiluje. V některých případech, např. v případě sjednocení výkonu památkové péče pod jednu instituci, jejíž stanovisko k ochraně památkové péče bude závazné, nebo v případě problematiky kontinuity mysliveckého hospodaření, však vláda k doporučením ochránce zaujala negativní stanovisko. K jednotlivým doporučením k podnětu ochránce svěřit přijetím novely zákona o pozemních komunikacích působnost silničního správního úřadu výhradně obecním úřadům obce s rozšířenou působností vláda uvádí, že podnět ochránce byl zohledněn již v návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, jehož projednávání nebylo v minulém volebním období Poslanecké sněmovny dokončeno, nicméně 12. listopadu 2014 vláda svým usnesením schválila nový návrh novely citovaného zákona, v němž zůstanou ochráncem navrhované změny zachovány.

Nepředpokládá se však změna modelu výkonu státní správy na úseku památkové péče ve smyslu doporučení ochránce.

Není potřeba, abychom tady znovu zažívali rezignaci někoho z těch, kteří byli touto Sněmovnou vybráni do funkce veřejného ochránce práv nebo jeho zástupce. Také děkuji. Doporučením ochránce týkajícím se problematiky evidence uchazečů o zaměstnání za nedostavení se na kontaktní místo veřejné správy DONEZ bylo částečně vyhověno, když byla zrušena sankce za nedostavení se uchazeče o zaměstnání na kontaktní místo veřejné správy a neoznámení důvodů, pro které se uchazeč o zaměstnání nedostavil na kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu bez vážného důvodu.

Požadavek ochránce komplexně řešit otázky zdravotního pojištění cizinců tak, aby nedocházelo k absenci zdravotního pojištění určitých skupin cizinců. K tomu vláda uvádí, že se jedná o velmi složitou problematiku, kterou je nutné nově legislativně nastavit v rámci komplexní reformy cizineckého práva, přičemž s ohledem na naléhavost tohoto problému se vláda zabývá souvisejícími analýzami, na jejichž základě bude rozhodnuto o dalším postupu v předmětné oblasti. Jednu takovou analýzu právě vláda tento týden v pondělí schválila. Doporučení ochránce týkající se chybějící účinné právní úpravy poměrů zaměstnanců vykonávajících státní správu bylo naplněno přijetím zákona o státní službě. Doporučení upravit zajištění bezplatné právní pomoci by mělo být naplněno během tohoto volebního období, přičemž v současné době se předpokládá, že by příslušný zákon měl nabýt účinnosti od konce roku 2016. V současné době připravovaný plán legislativních prací vlády na rok 2015 počítá s tím, že v polovině následujícího roku by měl být vládě předložen věcný záměr zákona o sociálním bydlení. Tím bude naplněno doporučení ochránce týkající se bydlení osob ohrožených sociálním vyloučením. K doporučení ochránce týkajícímu se karty sociálních systémů, tzv. sKarty, se uvádí, že karta sociálních systémů byla zrušena. Návrhem novely školského zákona, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou, bylo naplněno doporučení ochránce výslovně ve školském zákoně stanovit přednost individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole. S ohledem na doporučení ochránce upravit výši soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby tak, aby neobsahoval procentuální podíl z výše požadované náhrady nemajetkové újmy v penězích, a zároveň soudní poplatek snížit na tisíc korun podrobí vláda otázku snížení soudního poplatku za podání antidiskriminační žaloby dalšímu rozboru.